U Soudcovské unie je toto stanovisko. Původní návrh váže chráněný účet na jiný účet, který má povinný u této banky a který je postižen exekucí, a tyto účty jsou v podstatě svázány.

Původní návrh také neponechává identifikaci chráněných příjmů na povinném, ale označí je exekutor a banka má jasné pokyny.

Nyní k pozměňovacím návrhům. Co se týká návrhu na čtyřnásobek životního minima, tady jsem avizovala, že budeme mít s předkladatelem Patrikem Nacherem neutrální stanovisko.

Co se týká úpravy poplatků, navrhovala jsem to já jako pozměňovací návrh. Podotýkám, že to doporučovala a žádala centrální banka. Já si vážím stanovisek centrální banky, protože samozřejmě dohlíží na bankovní trh a je důležité, abychom její stanoviska respektovali pro funkčnost. Takže úprava poplatků tady budeme souhlasit jako předkladatelé, stejně tak samozřejmě s úpravou účinnosti, jak to načetla kolegyně Válková. To je vlastně další věc, která byla požadována a je důležitá pro bankovní sektor. Další záležitost se týká ochrany výživného.

Já jsem avizovala, že samozřejmě na to mám nějaký svůj profesní názor, který je dlouhodobě znám, nicméně se nedomnívám, že je zrovna teď příležitost to tímto způsobem prosadit ve třetím čtení, proto budeme mít za předkladatele neutrální stanovisko. A co se týká posledního návrhu, je to pozměňovací návrh kolegy Výborného a dalších, z těch důvodů, co jsem popsala, budeme mít nesouhlasné stanovisko.

A bohužel, dámy a pánové, tato doba přichází. Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo. Asi bych nevystupoval, ale nicméně já si dovolím zareagovat. Mně opravdu není znám žádný vztah paní poslankyně Valachové k Ministerstvu spravedlnosti. Ona je poslankyní Poslanecké sněmovny. A zajímalo by mě, a považuji to za naprosto bezprecedentní, že tady přednáší stanovisko za Ministerstvo spravedlnosti. Nicméně když už tak činí, když už tak činí, tak bych považoval za opravdu seriózní, abyste, paní kolegyně prostřednictvím pane místopředsedy, citovala stanovisko, které není stanoviskem závěrečným, protože na základě vypořádání připomínek Ministerstva spravedlnosti jsme my ten pozměňovací návrh upravili.

Následně bychom hlasovali návrh pod písmenem E, což je návrh pana poslance Grospiče.

Následně budeme hlasovat pozměňovací návrh pod písmenem D, a to odděleným hlasováním, respektive bude záležet na tom, jak proběhne hlasování návrhu písmene B, to je návrh poslanců: Valachová, Válková, Nacher.

Za sedmé potom budeme pokračovat návrhem C2, to je kolega Kolařík, čistá místní příslušnost exekutorů. Následně návrh C1, povinnost zveřejňování, takzvaná open data ze strany exekutorské komory, a následně návrh zákona jako celek. Prosím, abyste nechal o této proceduře takto hlasovat.

Kdo je proti? Já vám děkuji.

Takže můžeme začít.

Takže to je návrh technické úpravy. Je to součást usnesení z jednání ústavněprávního výboru, kde to je doporučeno. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tuto úpravu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Je to návrh, kterým se chráněná částka navyšuje na čtyřnásobek životního minima.